Stala se takovým základem dobré dvoustranné justiční spolupráce.

Pokud jde o vzájemnou pomoc při uplatňování institutu spolupráce v trestních věcech, tak je poskytována v rozsahu, za podmínek a způsobem, které jsou stanoveny v příslušných mnohostranných úmluvách, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Cílem je hlavně v tomto případě zjednodušit, případně na základě zkušeností doplnit vnitrostátní právní předpisy za účelem výkonu právně závazných aktů Evropské unie. Protokol stanoví obecný princip přímého styku justičních orgánů při poskytování právní pomoci. Výjimkou jsou případy předávání trestních řízení týkajících se trestných činů, za které může být podle právního řádu dožadující smluvní strany uložen trest odnětí svobody na dobu převyšující pěti let.

Protokol dále stanoví výjimku z obecné zásady speciality při vydávání, předávání osob.

U předávání odsouzených osob protokol rozšiřuje okruh osob, jež mohou být předány k výkonu trestu odnětí svobody na území druhého smluvního státu o odsouzené osoby, které nejsou státními občany druhé smluvní strany, ale mají na jejím území trvalý pobyt, což si myslím, že je velice praktické. Protokol dále upravuje situace, kdy se přeshraniční sledování vykonává výhradně za využití technických prostředků sledování pohybu bez potřeby pomoci druhé smluvní strany. Stanoví se postup a podmínky pro sledování zásilky, získávání důkazů v trestní věci za použití agenta nebo prostřednictvím předstíraného převodu spolupráce formou společných vyšetřovacích týmů či předávání utajovaných skutečností.

Takže i v těchto případech, kdy půjde o posuzování předávání takových odsouzených osob, které mají trvalý pobyt na území druhé republiky, lze postupovat velmi prakticky. Sjednání protokolu je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky a napomůže mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Paní ministryně, já se velmi omlouvám, ale prosím o klid ve sněmovně.

Provádění protokolu bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Nepředpokládáme žádné zvýšené náklady na státní rozpočet. Kdybychom porovnali prostředky, které je třeba vynaložit na poskytování právní pomoci ze strany českých justičních orgánů, s prostředky, které investuje slovenská strana, taková analýza byla zpracována a náklady jsou zhruba srovnatelné. Myslím, že kvalita dvoustranné justiční spolupráce v trestních věcech je z pohledu České republiky dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a myslím, že pokud nyní kladně posoudíme navrhovaný a již podepsaný protokol, tak se tato spolupráce ještě dále zkvalitní a může se stát určitým vzorem pro spolupráci i s jinými sousedními zeměmi. Děkuji za pozornost. Doporučuji samozřejmě posoudit tento návrh kladně. Děkuji, paní ministryně. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Pavel Holík. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych si dovolil jenom po vyčerpávajícím uvedení tohoto vládního návrhu doporučit jeho projednání zahraničnímu výboru. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky, tak ji končím. Zeptám se, zda je zde jiný návrh na přikázání než výboru zahraničnímu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom tento tisk přikázali výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Tento tisk jsme přikázali výboru zahraničnímu. Končím projednávání bodu 27. Teď se zeptám pana ministra financí, jestli si myslí, že zvládneme minimálně jeden ten tisk za čtyři minuty. Ale zkusíme aspoň jeden.